Za prvé tím, že to zvýšíme, tak podle mě legalizujeme nekvalitní práci.

To má logiku.

To má logiku. Dnes máme absurdní situaci, že vysoutěžíte zakázku za deset milionů, provedete změny za čtyři miliony, celková cena je devět, a přitom jste porušil zákon.

Takže já bych očekával, z ministerstva přijde návrh, jak toto změnit.

A teď bych mohl pokračovat v jednom bodě za druhém.

Dostaneme se do stejných problémů.

Neustále to roste.

Třináct měsíců poté. To není věc zákona, to je věc toho, že ti lidé nechtějí rozhodovat, protože se bojí. Tak mi to bylo i vysvětlováno tehdejším ministrem dopravy, že prostě není schopen dostat plnohodnotnou komisi k tomu, aby nějak rozhodla. A za třináct měsíců zadavatel neudělal nic.

Velmi často je to v zadávací dokumentaci.

To si myslím, že je prostě nereálné, ať už děláte soukromě, nebo z veřejných zdrojů.

Deset miliard k tomu. A to není technologická změna?

To mi řekněte vy, kteří to podporujete, zda je normální příprava takové stavby, když se vám cena zvýší o 50 procent. Podle mého názoru není.

Děkuji za slovo. Už tedy budu stručný, protože mnoho toho řekl Zbyněk Stanjura, můj předřečník. Já jsem chtěl svého milého kolegu z výboru pro veřejnou správu prostřednictvím předsedajícího ujistit, že opravdu to, že nečerpá Česká republika z evropských peněz tak, jak by si přála, příčinou není, že jsme nezvedli limit víceprací z 20 procent na 50.